Jsou to v dnešní době desítky tisíc, možná stovky tisíc pacientů, kteří používají opiáty.

Takže tato věc je opravdu přínosem. Novela přišla sem do Sněmovny 13. května minulého roku, dnes máme konec ledna.

Takže obojí je přínosem pro naše pacienty. A proto vás prosím o možnost projednání ve výborech. Děkuji vám za pozornost.

Děkuji.

Zagongoval jsem.

Kdo je proti? Děkuji vám.

V tuhle chvíli tedy budeme pokračovat v rozpravě a jako první je přihlášen pan zpravodaj s přednostním právem. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající.

Kdo dál v rozpravě? Nemám žádnou písemnou přihlášku. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

Děkuji za pozornost.